Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně a kolegové. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátil s dotazem.

Já musím říct objektivně, že s vámi v řadě případů souhlasím.